Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, zahajuji druhý jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Tejc hlasuje s kartou číslo 6. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Brázdil zdravotní důvody, pan poslanec Černý zdravotní důvody, pan poslanec Fichtner od 14 hodin pracovní důvody, pan místopředseda Gazdík osobní důvody, pan poslanec Hájek zahraniční cesta, pan poslanec Heger osobní důvody, paní poslankyně Kailová zdravotní důvody, pan poslanec Kostřica pracovní důvody, paní poslankyně Maxová zahraniční cesta, paní poslankyně Pecková pracovní důvody, pan poslanec Pleticha do 12.45 hodin pracovní důvody, pan poslanec Svoboda bez udání důvodu, pan poslanec Šrámek rodinné důvody, paní poslankyně Váhalová zahraniční cesta, pan poslanec Vondrášek zdravotní důvody, pan poslanec Ženíšek pracovní důvody. Pan poslanec Pfléger má kartu číslo 10.

Pane předsedo, máte slovo. Potom pan předseda Faltýnek. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo.

Navrhuji tedy, abychom dnes po pevně zařazeném bodu číslo 60, což je plemenářský zákon, pevně zařadili tisk 351, energetický zákon.

Děkuji. Pan předseda Faltýnek. Dobré ráno, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, dovolte, abych jménem poslaneckého klubu ANO navrhl pevné zařazení bodu číslo 21 dnešního pořadu. Je to novela zákona o spotřebních daních, sněmovní tisk 417, první čtení, dnes, pokud projde, tak po energetickém zákonu, po bodu číslo 4 . Prosím ještě o číslo bodu.

Nemá to žádnou úroveň, abychom jednali 12 až 14 hodin denně. To prostě nemá žádný smysl.

Ano. Pan předseda Sklenák. Já rozumím poznámce pana kolegy Stanjury. Uvědomuji si, že je dnes dlouhý den. Pokud nenastane něco podobného, co bylo včera, to znamená, že bychom čerpali v nějakém velkém množství přestávky, tak nepředpokládám, že bychom po 19. hodině jednali. Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí, tak se budeme muset hlasováním vypořádat s návrhy, které padly. Pan předseda Sklenák bod číslo 3, to znamená energetický zákon, který je přerušen, zařadit pevně dnes po bodu 60. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Není námitek proti záznamu o hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které padly k pořadu schůze, a budeme tedy pokračovat podle upraveného pořadu.